Namístě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto zahlcených úřadů práce. Je jen škoda, že vláda tyto návrhy nerealizovala již mnohem dříve, ušetřili bychom tím jako stát značný objem veřejných prostředků.

Já vám také děkuji. Nyní tedy přistoupíme k řádně přihlášeným do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si tento návrh opravdu pečlivě nastudovala.